Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Kdo je proti?

Kdo je proti? Hlasování číslo 124, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro hlasovalo 70, proti 68. Návrh byl zamítnut.